Ostatně neznámým prostorem v pološeru také neproběhnete, ale půjdete s nejvyšší opatrností a rozvahou. Neplatí přímá úměra: rychlé řešení rovná se nejlepší řešení, jako například v záležitosti zastropování ceny pohonných hmot. Jak to dopadlo v Maďarsku nebo Polsku, které nám opozice dávala příkladem, jsme zjistili o pár měsíců později. Dovolte mi, abych na závěr z tohoto místa poděkoval především všem občanům této naší země za jejich odhodlání překonat těžké časy, za pomoc lidem v nouzi, za jejich trpělivost, důvěru a podporu. V návaznosti na to, co jsem ve svém příspěvku zmínil a co zmínili mí předřečníci, konstatuji, že zejména s ohledem na to, v jak komplikovaném období vláda Petra Fialy vede naši zemi, zvládá svou roli vcelku dobře, a proto budu hlasovat proti návrhu opozičního hnutí ANO 2011. Děkuji za vaši pozornost. Pane poslanče, vaše vystoupení vyvolalo celou řadu faktických poznámek. Jako první se přihlásil pan poslanec Králíček. Pane poslanče, máte slovo. Vážená paní předsedající, já musím zareagovat. Právě jste byli svědky toho, jak vypadá politika hnutí STAN.

Jako další s faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Peštová. Paní poslankyně, máte slovo. Tak já děkuji za slovo. Takže nezačalo to hezky. Vrátila jsem se zpátky do dob nazpátek.

Ten tady není. Takže já chápu, že jste dostali úkol. On tady není.

Zapomeňte dneska na Babiše. Děkuji. Děkuji.

Paní poslankyně, máte slovo.

Děkuji. Další přihlášený je pan poslanec Kolovratník. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. No přátelé, já bych se na pana poslance Rataje nezlobil. On vystupuje za ten rok počtvrté tady na mikrofonu. Je to stále nováček a chápu, že ty texty, které markeťáci hnutí STAN napsali, přečíst takhle skoro napoprvé je těžké. Ale pane poslanče, příště, než sem na mikrofon půjdete, je vidět, že Ondra Lochman měl trochu větší zkušenost, že už tady párkrát byl, zkuste si ty řádky trošku proškrtat a upravit.

Ty argumenty, co vám chceme říct, o co vás žádáme a o čem s vám chceme diskutovat. Pak, pane poslanče, možná i při tom pátém nebo šestém vystoupení po roce tady ve Sněmovně budete znít trochu víc důvěryhodně. Bohužel teď se vám to nepovedlo. Děkuji a další přihlášená je paní poslankyně Pastuchová. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, paní předsedající.

Takže oni jsou pro vás jiní.

Ale víte, podívejte se na seznam.

Ale vážení, vážená vládo, ona tu není už žádná paní ministryně, omlouvám se, já bych v takové republice hrozně ráda žila.

Děkuji za dodržení času. Další je přihlášená s faktickou poznámkou paní předsedkyně Schillerová. Paní předsedkyně, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

A další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Feranec. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Prosím. Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, zazněla tady kritika pana Rataje.

Děkuji. Děkuji za dodržení času a další je přihlášen pan poslanec Brabec s faktickou poznámkou.